Nemyslím si to, a naopak vítám, pokud máme možnost si názory tady vyměňovat a obhajovat. Takže vy jste tak pěkně pohovořil k opozici, já tomu rozumím.

To je problém, na kterém se asi shodneme, že by tady sedět měl, a nesedí tady.

A děkuji, a opravdu vážně, za korektní přístup k tomu, když opozice vystupuje.

Já myslím, že by kritika neměla směřovat pouze na ministry a premiéra a že klidně můžu zkritizovat svého kolegu, tak jak často oni kritizují mě, já to unesu, když si myslím, že nemluvil k věci a zatáhl debatu úplně do jiné problematiky. Nebylo to ani nijak útočné, jenom jsem říkal, že jsem to úplně nepochopil, ale že o tom můžeme debatovat zrovna u zdravotnických zákonů.

Svoji omluvu ruší pan poslanec Votava. Z dnešního jednání od 17 hodin se omlouvá pan poslanec Laudát. Pan poslanec Kaňkovský se omlouvá do konce jednacího dne z důvodu účasti na výjezdním zasedání výboru pro zdravotnictví. Nyní přistoupíme k projednávání bodu

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali ve čtvrtek 8. října, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu.

Táži se pana navrhovatele, zda chce vystoupit v rámci rozpravy. Je tomu tak? Pan zpravodaj? Také ne. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. S faktickou poznámkou zde eviduji přihlášku paní poslankyně Fischerové. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Přeji vám všem příjemný večer, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Já mám doplňující otázky, protože už jsem minule v obecné rozpravě vystupovala a vyjádřila jsem se i s návrhem na zamítnutí v prvním čtení tohoto zákona. Vše se vztahuje k tomu, že dopad této mezinárodní smlouvy vlastně se vztahuje na státy, které jsou členy eurozóny.

To byl asi takový můj dotaz.

Děkuji za dodržení časového limitu. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím. Takže pan ministr.

Děkuji. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Stanjura.